Děkuji za slovo. Jen doplním slova předřečníků a obavy, které tady byly vyslovovány.

Jedna Lisabonská smlouva už přece stačila, která výrazným způsobem změnila to, jak dopadne hlasování v Evropském parlamentu a jak je ovlivněna a výrazně zhoršena pozice České republiky. Nemohu zde neříct svůj názor, že si myslím, že by bylo lepší se k takové materii vrátit případně jako samostatná Česká republika.

Varování, která tady zazněla v dlouhé, obsáhlé diskusi, byla poměrně vážná. Děkuji, pane poslanče. V tuto chvilku nemám další faktickou poznámku. Dovolte mi přečíst omluvu.

Omlouvá se pan místopředseda Petr Gazdík od 12 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. Nyní s řádnou přihláškou do rozpravy paní poslankyně Hana Aulická.

Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče. Jenom bych chtěl ještě jednou zmínit to, že pokud tato Poslanecká sněmovna, což znám její složení, znám její názory, není ochotna akceptovat, co jsem říkal v mé faktické poznámce, tak bych chtěl podpořit i to, co říkala paní kolegyně Aulická. Opravdu zvažme všechny aspekty. Nechme si předložit všechno, co k tomu je. A mysleme hlavně na české firmy, na náš trh. Častokrát se ukázalo, že všechna unáhlená a rychlá rozhodnutí pod tlakem, musíme to přijmout, budeme poslední, už máme zkušenosti s tím, co se takto odehrálo. A dovolím si říct, že nechvalně známá Lisabonská smlouva, která nás zbavila hodně pravomocí a hodně samostatnosti, stačila. A co jsem tady slyšel o rozhodování ve sporech, jak se bude rozhodovat, jak budou mít navrch nadnárodní společnosti, což se ostatně debatovalo dlouhou dobu i při smlouvě TTIP, která naštěstí v tuto chvíli není tak aktuální. A pokud odmítáte to, co jsem říkal v předchozím příspěvku, tak počkejme s tímto schválením, nechme si vysvětlit uvážlivě tyto věci, a teprve potom zavažme Českou republiku k něčemu, z čehož se už těžko bude vystupovat. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, vaše dvě minuty.

Ale takhle přece nemůžeme jednat o něčem, o čem tvrdíte, že je to pro naši republiku tak zásadní. Děkuji vám, paní poslankyně.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova za navrhovatele. Pan ministr? Nemá zájem. Já jsem to tak pochopil...